Děkuji za slovo.

Byla přejata trošku mechanicky. Jenom chci upřesnit já jsem tlumočnice, ale ne soudní tlumočnice, takže s výkonem této profese osobní zkušenost nemám, nicméně jsem vystudovala příslušnou vysokou školu a mám v tom oboru samozřejmě tím pádem řadu kolegů.

To bylo také nesmírně potřeba, protože jinak by vlastně tito většinou živnostníci byli de facto v permanentní pohotovosti. Naopak co je třeba aby dobře fungovala součinnost státní správy, orgánů veřejné moci, když zadávají tlumočnický či překladatelský úkon, tam zase došlo k nějakému zpřesnění, aby opravdu tlumočníci dostali dostatek informací pro svoji řádnou přípravu.

Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Dominik Feri, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pánové ministři, děkuji navrhovatelům, že se tohoto úkolu zhostili.

A ještě jedna věc.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl především poděkovat kolegům, kteří tenhle návrh odpracovali, to znamená paní poslankyni Válkové, která zajistila součinnost s ministerstvem, Olze a Jakubovi Michálkovi, kteří chystali většinu pozměňovacích návrhů, a panu poslanci Ondráčkovi, který má velký vliv na to, že to neskončilo u návrhu, který byl předložen ve třetím čtení a následně vrácen Senátem.

Poslední věc.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.